V té době se spustil zpětně jen obtížně pochopitelný sled událostí, které vedly k tomu, že po více než roce se zde nad stejnou věcí scházíme znovu. Pokud vnímám správně pocit této Sněmovny, troufl bych si říct, že jsme z novelizací obou zákonů unaveni a otráveni. Za hlavní příčinu současného stavu považuji jednoznačně legislativní aktivismus kolegy poslance Šincla. Jeho kontroverzní pozměňovací návrhy k vládním návrhům zákona nejdříve donutily v létě 2015 vládu ke stažení příslušné novely ze Sněmovny. Tehdy se přitom jednalo o novelu velkou, komplexní, která měla slušnou podporu pojišťoven, zprostředkovatelů i České národní banky. Přetahováním o regulaci provizí však tento zákon spadl pod stůl. S vaničkou se tehdy vylilo první dítě, nepochopitelně zákon, po kterém jinak pan poslanec podle vlastních slov tak silně toužil.

Nyní už ke konkrétním námitkám, které zde v rámci druhého čtení prezentoval pan poslanec Šincl. Nejdříve, proč nyní nepředkládáme opět rozsáhlou, ale pouze dílčí novelu, torzo omezující se na úpravu některých finančních vztahů mezi pojišťovnami, pojišťovacími zprostředkovateli a klienty. Neděláme to jednoduše proto, že už v danou chvíli nedává žádný smysl.

V logice tohoto postupu Ministerstvo financí informovalo jak rozpočtový výbor, tak i odbornou veřejnost.

S tímto však ovšem nemohu souhlasit. Nechápu proto, že i tento koaliční návrh byl zpochybňován novými pozměňovacími návrhy koaličního poslance.

Jedná se zejména o zavedení stropu pro provize a velmi nedůslednou ochranu spotřebitele.

Takový typ státního zásahu do regulace tržní ekonomiky nepatří, neboť přináší jednostrannou konkurenční výhodu na trhu, aniž by přinášel garanci pozitivního efektu pro klienta.

Odkupné je obnos, který klient obdrží, pokud sjednané životní pojištění s investiční či spořicí složkou vypoví. Současná praxe je taková, že v prvních dvou letech neobdrží klient nic, protože veškeré zaplacené pojistné pojišťovna přednostně alokuje na úhradu poplatků za sjednané pojištění, to je fakticky na úhradu vlastních distribučních nákladů. To je z mého pohledu objektivní zlepšení pozice spotřebitele.

Tím se obsah této novely omezil pouze na regulaci odkupného, což ve výsledku odpovídá pozměňovacímu návrhu, který zde v loňském roce předložil pan poslanec Kubíček. Jak jsem už uvedl, ctíme dohodnutý koaliční kompromis, a proto návrh na vypuštění tohoto paragrafu nepodpoříme.

Jde tím totiž proti logice a smyslu celého, jinak věcně správného ustanovení o odkupném. Klient by se tak ke svým prostředkům, jejichž zvýšení garantuje právě tato novela, dostal nejdříve až ve třetím roce trvání pojištění.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo.

Pan zpravodaj. Krásné dopoledne. Věřím, že moje role ještě přijde, abych vás provedl poměrně jednoduchým hlasováním, ale dovolte malý komentář k tomu martyriu, tedy spíše k jeho finále, protože nemá cenu tady ty dva roky reprodukovat. Spíše jde o to, že samozřejmě tím, že je to vládní návrh, tak je logické, že v jeho základech stojí určitá dohoda koaličních subjektů, a tudíž těžko lze na tuto dohodu mít nároky, že neřešila to, co řešit nechce, tedy v podstatě to, co trápí klienty, tedy enormní provize zprostředkovatelů. To, co se shodli, že regulovat chtějí, tak můžeme debatovat pochopitelně v logice efektivnosti nebo v logice toho, že je to řešení dílčí, ale musím říci, že na půdě rozpočtového výboru, byť tyto debaty také měly několik etap a mohli se k nim vyjádřit jak zástupci pojišťovacích společností, tak samotní zprostředkovatelé, tak při hlasování jsme se ničeho příliš nedobrali.

Pokud jsme se tady trápili v loňském roce nad myšlenkou, jak odregulovat ony provize z pohledu klienta, tak návrh kolegy Stanjury spíše směřuje k tomu, do jaké míry tyto víceméně nepříliš ztenčené dopady na klienta jsou přerozděleny v podnikatelském vztahu mezi pojišťovnou, která si samozřejmě účtuje jisté náklady, a tím zprostředkovatelem.

A k tomu směřuje koneckonců i moje osobní stanovisko, byť, jak jsem řekl, stanoviska rozpočtového výboru jsou taková, že usnesení přijato nebylo. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji za slovo. Kdybychom se dohodli na tom, že nezavedeme žádnou regulaci, tak je to to nejlepší řešení. O tom jsem přesvědčen, že ta regulace vlastně vstupuje na svobodný trh a snaží se regulovat obchodní vztahy mezi dvěma soukromými společnostmi a to není dobře.

Skutečně existuje. Stává se, že klient předčasně ukončí smlouvu, uzavře novou a přijde o část již naspořených peněz.